Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J3, jehož přijetím se stává nehlasovatelné J12. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Děkuji. Kdo je proti?

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J12. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Děkuji. Kdo je proti?

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E1, což je pan poslanec Skopeček, a tady se to týká zrušení námitky jako opravného prostředku proti rozhodnutí. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Děkuji. Kdo je proti?

Rozpočtový výbor doporučuje. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh je písmeno C1 paní poslankyně Kovářové.

Rozpočtový výbor nedoporučuje. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Rozpočtový výbor nedoporučuje. Stanovisko ministerstva? Děkuji.

Návrh byl zamítnut. Týká se to zastropování úroku z prodlení. Pokud tento návrh projde, nebudeme hlasovat o D2. Stanovisko rozpočtového výboru nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Týká se to opět zastropování úroku z prodlení, tentokrát pro fyzické osoby. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Stanovisko ministerstva? Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko rozpočtového výboru nedoporučuje. Děkuji.

Návrh byl zamítnut. Další návrh je pod písmenem J4, pan poslanec Munzar. Jedná se o zrušení důvodů, pro které nevzniká úrok z nesprávného stanovení daně kvůli nezákonnému jednání daňového subjektu. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Jedná se o zavedení vzniku úroku z nesprávně stanovené daně u dělené správy. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Děkuji. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.